Kolik z nich muselo být hospitalizováno?

Ta čísla o tom prostě nemluví.

Naprostý souhlas.

Nikdo z nás si to nepřeje.

Pokud to bude stejné, budeme pokračovat. Pokud to bude vyšší, budeme automaticky pokračovat. Nic takového nezaznělo. Tak nebojte, je to na dva týdny. To není nic hrozného, dva týdny každý vydrží. No já nevím.

A nikdo mě nepřesvědčí, že distanční forma výuky je plnohodnotnou náhradou prezenční formy. To mě opravdu nikdo nepřesvědčí.

A můžeme si sami sáhnout do svědomí, jak bychom my byli schopni například osm hodin denně pracovat z domova jako v té kanceláři, nebo šest hodin denně se věnovat vzdělávání, jako kdybychom seděli v té škole. A to je jenom příklad toho, kdy máme pochybnosti o účinnosti těch opatření. Já neříkám, že jsou špatná.

Takže nebudu mít silná slova na adresu pana ministra, že je to špatně.

Pokud to procento bude klesat, tak to zřejmě zabralo.

Potom podle mě naprosto nepochopitelný přístup k divadlům.

Takhle to bylo vysvětleno.

Vůbec tomu nerozumím. Ale to není účelem. Účelem je dobrat se k takovým opatřením, kterým uvěří veřejnost a která povedou efektivně k tomu kýženému cíli.

Pan ministr zdravotnictví řekl ve svém úvodním slově podle mě naprosto realisticky, že vlastně nevíme, kolik je COVID pozitivních, protože nejsme schopni otestovat všechny, kteří by testováni být měli.

Za těch 14 dní je nulová reakce ze strany vlády a ministrů. Možná to není dobře. Možná to není dobrý nápad. Možná to má nějaké technické nedostatky. Ale je to nějaký nápad konzultovaný s odborníky, kteří jsou připraveni testovat. A minimálně jsme o tom měli vést debatu. Ale tu vůbec nevedeme. Evidentně už dochází k omezování některých ekonomických činností.

Řekněme si, co se stalo.

Této vládě máme věřit? To je promyšlený postup, když pro svůj návrh získá jeden hlas v Poslanecké sněmovně? Dobře jsme rozhodli. Ten návrh není dobře zpracovaný. A myslím, že společně to zvládneme.

To si řekněme otevřeně. Jak je to možné?

Myslím, že aspoň to první si měla vláda prosadit. Ale to by chyběly ty titulky a ty výkřiky na Twitteru. Už to máme, už jsme dohodnuti, výborná zpráva! Teď k tomu dotazu.

Už díky těm opatřením, které vláda přijímá, se prostě budou zavírat nějaké provozy, například operní soubor, například ti, kteří provozují muzikály. Ti prostě nebudou moci podnikat.

A myslím si, že je pravý čas, aby se vláda k tomu vrátila a například cíleně, teď neříkám pro celou ekonomiku, ale pro ty zasažené sektory ten kompenzační bonus spustila. Protože samozřejmě tím omezením svobody shromažďování a omezením počtu účastníků na venkovních, ale i vnitřních akcích se vlastně tímto způsobem nepřímo znemožnilo podnikání těm, kteří dělají malé koncerty, malé akce, nebo i větší akce.